51.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 33/5. Paní navrhovatelka vypadá, že má zájem na vystoupení před rozpravou. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte na úvod, abych shrnula dění okolo sněmovního tisku číslo 33, což je novela zákona o střetu zájmů. Starostové a nezávislí podali jednu z novel.

Během projednávání došlo k jednání mezi jednotlivými kluby a došlo se ke kompromisnímu návrhu, který říkal, že neveřejné informace budou, co se týče movitých věcí a závazků, kromě toho ještě u neuvolněných budou neveřejné údaje o příjmech, a to vyjma statutárních měst. Veřejnými údaji by tedy byly věci nemovité, cenné papíry, zaknihované akcie a podíly v obchodních korporacích. Znamená to tedy, že tento kompromisní návrh byl i řešen na ústavněprávním výboru a o tom vás bude informovat kolega zpravodaj. Dále se objevily ještě další pozměňovací návrhy, se kterými jako předkladatelé souhlasíme. A zaujal nás jeden z pozměňovacích návrhů, který říká, že na některé údaje bude možno nahlédnout až po žádosti. Na závěr bych si dovolila říci, že tato novela se netýká zákonodárců, tedy poslanců a senátorů. Ti půjdou zcela ve veřejném režimu. Za druhé bych chtěla říci, že majetková přiznání budou vyplňovat všichni, jen některé údaje by byly neveřejné. Zároveň bych chtěla poděkovat také Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, panu starostovi Helekalovi a ostatním, kteří se podíleli na tom, že jsme došli k nějakému kompromisnímu řešení. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní navrhovatelko. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem. Takže jako první je přihlášen v tuto chvíli pan poslanec Výborný, kterému dávám slovo.

Jsem rád, že skutečně se ve finále ukázalo, že ta věc nemá mít nějaké politické pozadí, ale že nám tady jde o komunální politiky, že nám jde o to, aby veřejná správa a samospráva fungovala na co nejvyšší úrovni, a že nechceme přijít o ty kvalitní starosty, místostarosty, členy rad, kteří vcelku oprávněně vznášeli námitky, že jsou ve zcela jiné pozici než my poslanci, senátoři, hejtmani, ministři a podobně. Považuji to několikaměsíční jednání tady za ukázku toho, jak má vypadat politika.